Tohle jsem skutečně předpokládala. Takže z tohoto pohledu to, co nyní projednáváme, je vlastně distanční vzdělávání tak trošku napůl, protože na jednu stranu je to právně navždy, na druhou stranu, řekněme, obsah toho vzdělávání, co to znamená a tak dále, úplně stoprocentně odpracován nebyl.

S tím zásadně nesouhlasím.

Já bych osobně spíše volila na jeden školní rok onen zákon, který máme na stole, a jak říkám, ten gruntovní potom společně dohromady do budoucna i po konzultaci s odbornou veřejností předložit ještě tedy během následujících měsíců pro ty roky budoucí.

V takovém případě zákon podpoříme tak, jak je, a nebudeme podporovat v tuto chvíli předložené pozměňovací návrhy.

Druhá věc, o které jsem chtěla mluvit, je povinná školní docházka.

Je to stejně klíčové.

Takže nešetřeme na tom ani silami, ani penězi.

Chtěla bych říct, že v případě učilišť a středních odborných škol velmi často tam žáci a studenti měli problémy, řekněme, s ekonomickým zajištěním právě toho dálkového vzdělávání. A upozorňují ředitelé škol, že právě na učilištích to byl velký problém neúčast případná plná na plnohodnotném vzdělávání na jaře tohoto roku. Takže znovu prosím... Viděla jsem, že ten materiál, který vláda schválila zase je to perfektní, řekněme, druhý palec nahoru že finance, které jsme my i jako poslanci pro dálkové vzdělávání podporovali v červenci a některé prosadili, tak ještě byly navýšeny.

Třetí věc, o které jsem chtěla mluvit, je to, že pan ministr školství i dnes na tom plénu, ale i na školském výboru ráno několikrát reagoval. Tady si dovolím nesouhlasit. My potřebujeme funkční distanční vzdělávání. A aby bylo funkční, tak my potřebujeme funkční zákon, funkční manuál, funkční opatření zde přítomného pana ministra zdravotnictví, zdravotnická, směrem k tomu, jak bude probíhat například ta praxe roušek ve školách a podobně.

Tohle bychom si měli férově říct a poctivě to pro školy a především naše děti odpracovat.

Tady bych poprosila, aby ještě do začátku školního roku o tyto tři skupiny byl manuál dopracován. Nebudu to rozebírat proč. Asi všichni chápeme, že jsou součástí našeho systému, a neměli bychom na ně zapomenout. A poslední dvě věci se úplně netýkají, nebo, řekněme, nejsou jenom v kompetenci ministra školství, nicméně souvisí s tím, aby nám to fungovalo, a myslím si, že ministr školství je ten, kdo by tedy měl držet ten prapor a zajistit, aby školy měly dostatek ochranných pomůcek.

Podotýkám, že ty důvody, proč bychom to měli udělat, jsou podle mého soudu dva.

To znamená, přece jen už zapadají do rizikových skupin, nebo se oni sami starají o své prarodiče a samozřejmě tam může vznikat řada životních situací, které bychom měli respektovat.